Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi zařadit nebo navrhnout na zařazení nový bod této schůze, a to jako první bod dnešního dne pod názvem Informace vlády k revizi nařízení Dublinu.